Děkuji. Je zájem ze strany paní ministryně? Opravdu nechci zdržovat. Já myslím, že se to zbytečně stalo emotivním.

Proto jsme dávali ten náš návrh, kde tedy se mohlo pokračovat, pokud dá nějaký poplatek. Navíc, a to tady nepadlo a to mě mrzí, protože to by nebylo zadarmo. A jako tomu chcete zabránit? My to počítali a byla by to až miliarda a půl, protože by tam v podstatě se jim vyplácelo. A navíc Ministerstvo spravedlnosti by s tím mělo obrovskou administrativní zátěž. A teď si představte, že jsme ve stavu nouze. Nevíme, co to bude stát, a já pochybuji, že dostanu osm úředníků na to, aby někdo toto zadministroval.

No, já jsem v podstatě vůbec nepochopil, co teď tady paní ministryně nám říká.

Je to tak.

To jsem tady přece jasně řekl.

Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste se hněval na paní ministryni úplně zbytečně.

V každém případě já předkládám dva pozměňovací návrhy. Jeden se týká zápovědi, nebo respektive úpravy započtení pohledávek a dalších souvisejících záležitostí a také úpravy přednostních pohledávek.

Děkuji.

Děkuji za slovo.

Děkuji. Děkuji za slovo.

My to musíme implementovat do našeho právního řádu do července roku 2021. Ten zákon ještě ani není předložen do legislativního procesu, takže je otázkou, jak to budeme stíhat. A představte si situaci, kdy lidé se v souvislosti s touto krizí dostanou do potíží, spadnou do exekucí a budou chtít být oddluženi.

To přece nedává smysl.

Ty zůstanou tak jako podle současného systému splaceny.

A to je to, proč je to v této legislativní nouzi načteno, protože to samozřejmě reaguje na tu situaci.

A my také tu krizi a její dopad zkracujeme, to je myslím to nejdůležitější, a proto to právě s kolegou Koláříkem předkládáme.

Nedělejme jim to.